Vláda nabrala za posledních pět let více než 40 tisíc nových státních zaměstnanců. O desítky miliard zvýšila mzdové náklady na personál placený ze státního rozpočtu.

Také v případě, že bude program schválen, máme připravenou celou řadu usnesení, která jsme vám chtěli navrhnout. Některá se věcně kryjí s tím, co tady přednášel pan předseda Fiala, takže ta opakovat nebudu. Ale chci vám nabídnout k úvaze, k přemýšlení aspoň usnesení, kde by Sněmovna vládu požádala, aby přestala vyvíjet negativní fiskální úsilí.

Dále, že bychom vládu požádali, aby předložila ne penzijní reformu během několika měsíců.

Jak změnit podmínky a pravidla tak, aby naopak poskytovaly podporu malým a středním proti těm velkým, včetně zastropování přímých plateb a celé řady věcí. Kvality života na venkově.

Zvlášť když na to upozorňuje zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dámy a pánové, domnívám se, že tohle opravdu stojí za velmi vážnou diskusi. A kdo jiný by o tom měl diskutovat než Poslanecká sněmovna? A kdo jiný by vládě měl říct své představy než právě vláda.

Ale musíme aspoň uslyšet, jak to ta vláda chce řešit. Ale ony existují, jsou velmi vážné a my si myslíme, že si to zaslouží mimořádnou schůzi a že si to zaslouží i příslušná usnesení, která zde jednotlivé frakce zcela jistě budou přednášet.

To prostě nejde, to už nikdo nestihne za těch několik měsíců, kdy se bude rozpočet schvalovat. Ale alespoň je možné při něm myslet na budoucnost a budoucí generace způsobem, který nebude urážlivý.

Že by bylo 10 % celkových výdajů státního rozpočtu na investice.

Deset procent opravdu není přehnaný požadavek. Země, která chce dynamicky modernizovat, by ten podíl měla mít úplně někde jinde. Ale snažím se žít v realitě.

Ale budeli tam alespoň 10 % na investice, budeme mít čisté svědomí, že ten rozpočet také myslí na horizont za toto volební období, že myslí na mladší generaci, že myslí na budoucnost a nemyslí jenom na cynické udržení moci, na zítřejší den. Dalším vystupujícím k pořadu schůze je Marek Výborný, připraví se pan kolega Ivan Bartoš. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené torzo vlády České republiky, vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem překvapen v situaci, kdy zde chceme se kompetentně bavit s vládou o tak závažných situacích, jako je deficit státního rozpočtu, o tak závažných věcech, které jsou uvedeny ve zprávě nezávislého Nejvyššího kontrolního úřadu, že vláda tímto bohorovným způsobem přistupuje k této debatě a k tomu, že není potřeba slyšet ani hlasy opozice, ani hlasy vlastních poslanců, protože předpokládám, že do té debaty o takto závažných věcech se mají zapojit všichni členové této Sněmovny. Chci tady ale jasně na začátku říci, že tato mimořádná schůze se vymyká nějakému běžnému soupeření mezi vládou a opozicí. Nesešli jsme se tady kvůli rozdílům v politických názorech, nesešli jsme se tu kvůli standardní opoziční kritice vlády. Scházíme se kvůli tomu, že vláda, kabinet ohrožuje samy základy fungování naší země. Tato vláda skutečně dosáhla smutného primátu. Spravedlnost, budoucí prosperitu a schopnost vládnout. Tato vláda, přestože vládne v době ekonomického růstu, není schopna rozumně hospodařit a žene zemi do neomluvitelně vysokého deficitu veřejných financí.